Používat cizí kartu je nezákonné, nepřípustné. A to je velmi vážné.

Prosím, máte slovo. Dobrý den.

Tak jenom skutečně poznámku. Děkuji vám za pozornost. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se pana ministra, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Paní zpravodajka? Má zájem. Prosím.

Ano, děkuji paní zpravodajce. A nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak.

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 194. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání? Takže pan poslanec Klán. Jak už jsem avizoval v obecné rozpravě, navrhuji výbor pro bezpečnost a také hospodářský výbor. Děkuji.

Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že kybernetickou bezpečností a obranou se zabývá Vojenské zpravodajství, dávám návrh, aby to projednal i výbor pro obranu. Ještě někdo? Pro jistotu se zeptám. Dobrá, přistoupíme k hlasování.

Proti? Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 195, do kterého je přihlášeno 139 přítomných. Pro 59, proti 21. Tento návrh byl zamítnut. Nyní se vypořádáme hlasováním s návrhem na projednání v hospodářském výboru.

Proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přijat. Nyní se vypořádáme s návrhem pana poslance Chalupy na projednání ve výboru pro obranu. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím, je to hlasování s pořadovým číslem 197. Přihlášeno 139 přítomných, pro 66, proti 19. Tento návrh byl zamítnut. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru.

Proti?

Pokusím se, aby to i dál šlo velmi dobře.